76.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 177/2. Neeviduji žádnou přihlášku do rozpravy. Pakliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje nebo pana ministra. Není zájem. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby přišel k řečnickému pultíku a oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a vyjádřil se k nim. Prosím, pane zpravodaji. Dobrý den, pane předsedo, dámy a pánové. Já se omlouvám, páni kolegové. Posloucháme návrh procedury.

K tomuto zákonu byly předloženy pozměňovací návrhy, které mají jenom legislativně technické úpravy, které nemají zásadní vliv na obsah zákona.